Nikoho nevidím. Pan ministr ještě stále v rozpravě, myslel jsem si, že mu dám závěrečné slovo, ale v rozpravě. Tak prosím, v rozpravě. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já jsem tady hovořil ne o smlouvách Evropské unie, hovořil jsem o tom, že právo Evropské unie je nám nadřazeno a takto jsme se k tomu zavázali.

Notabene ta naše argumentace směrem k Evropě právě k těmto smlouvám se vztahuje. Je to primárně základní listina práv a svobod a na té definujeme, proč povinné kvóty nebudou fungovat, protože dotčená osoba bude realokována proti své vůli. To je ta jednoduchá právní argumentace a tady chceme od Evropské komise stále odpověď. To znamená, nevíme, o jakou odpověď se jedná. Notabene žádost Evropské komisi o poskytnutí informací jsme poslali minulý pátek. Tak spíš to beru za nějaký šum. K otázce referenda. Pokud v této zemi politické strany a subjekty, které si dají do svého volebního programu vystoupení z Evropské unie jako svou prioritu, vyhrají, tak pravděpodobně k tomu procesu jednou dojde. Tato vláda je proevropská, sociální demokracie je proevropská, my nemáme důvod na tom postoji cokoli měnit. Do rozpravy nikoho nevidím, rozpravu končím.

Pokud se nikdo nehlásí, požádám o to zpravodaje, aby přednesl návrh usnesení k tomuto bodu.